Konsenzus odborný mezinárodní zatím není, byť tu situaci samozřejmě velmi pečlivě sledujeme.

Pan poslanec má zájem položit doplňující dotaz. Moc děkuji panu ministrovi za odpověď.

Děkuji. Pan ministr odpoví.

Vážený pane ministře, coby neočkované mi nebylo umožněno nesmyslným nařízením vlády se zúčastnit schůze společenství vlastníků jednotek, a tím rozhodovat o svém bytě. Odmítám se očkovat, odmítám se nesmyslně donekonečna testovat, odmítám kohokoliv na potkání informovat o svém zdravotním stavu, to znamená informaci, zda jsem prodělala, či neprodělala covid. Ale o to ani tak nejde. To jsem dala jako příklad. O co jde, je diskriminace neočkovaných osob, co s nimi bude, protože to, co se dneska děje, je trošičku přes čáru. Zajímalo by mě, kdy to skončí, kam to až chcete nechat svými rozhodnutími zajít. Proč chcete postupným omezováním vstupu do prodejen a služeb donutit zdravé občany s dobrou imunitou k očkování za každou cenu? Nebo je snad potřeba zužitkovat nakoupené vakcíny, nebo je nějaký jiný důvod, nějaké tlaky? V tom případě by mě zajímalo, odkud. A nestaráte se především o ohrožené skupiny. Jsou prázdniny, dovolené.

Ptám se tedy, pane ministře, co bude posledním a nejúčinnějším nátlakem k dobrovolnému očkování, když reklamy příliš nepomáhají a stále více lidí odmítá. Co se tedy na ně chystá? Jaké restrikce, jak je chcete donutit?

První věc, premisa: platí, že skutečně očkování je a zůstane dobrovolné, nemáme jakoukoliv motivaci ani nějaký plán zavést povinné očkování proti nemoci COVID19.

Očkování je dobrovolné. Já také musím jako ministr zdravotnictví vnímat ochranu veřejného zdraví jako zásadní prioritu i v kontextu toho, co jsme zde zažili.

Myslím si, že v tomto směru musíme jako společnost usilovat o to, abychom zabránili tomu, že tady dojde k nějakému podobnému scénáři, který jsme si už prožili.